Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Ano, pan poslanec Procházka. Děkuji za slovo.

Ano. Nyní se tedy s tímto návrhem vypořádáme hlasováním. Ještě pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Já osobně proti tomu nemám žádných výhrad. Samozřejmě ale s tím, že bych byl rád a navrhnu to, aby pokud bude schválen kulturní výbor, mohuli to říci takto zkratkou, jako výbor garanční, aby byl, a prosím o to, přidělen tento zákon našemu výboru jako negarančnímu. Pan ministr. Děkuji. Nyní se tedy hlasováním vypořádáme s návrhem pana poslance Procházky, aby garančním výborem byl školský výbor. Dříve než zahájím hlasování, znovu vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby garančním výborem tohoto tisku byl školský výbor. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 234, přihlášeno 89 přítomných, pro 87. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale z pléna padl návrh pana poslance Komárka, aby dalším výborem k projednání byl volební výbor. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako dalšímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.